To není tak úplně jednoduché postavit si dům v centru. A to jsou rady nás, kteří už bydlíme. Radíme těm, kteří by rádi něco postavili.

A když to nejde dobře, tak klidně tu změnu děláte pět let. A to neřešíte územní plán celého města jako třeba v případě Opavy. Abychom si nestačili říct a mnohdy tady zaznívá a bylo to u školského zákona, že stát je moudřejší než samospráva a samozřejmě v tom levicovém pohledu na svět ten stát je hlavně moudřejší než rodiče a občané. A pokud si někde vyberou špatnou samosprávu, tak nemají dobrý územní plán, to se stát prostě může.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jak tento souboj dopadá, vidíme nejlépe na naší krajině. To jenom taková moje první poznámka.

A potom o senátní verzi. Ale obě tyto verze snižují poplatky.

Tak to samozřejmě není pravda.

Myslím, že ve většině normálně fungujících zastupitelstev, kde se tvoří územní plány, tento princip je dodržován.

Toto bylo vyřešeno.

A já si myslím, že praxe ukáže, a myslím, že ministerstva slíbila udělat nějakou analýzu toho průběhu.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Václavu Zemkovi.

Já musím jenom zareagovat na to, co říkal pan kolega Zemek. Já jsem neříkal, že bylo potřeba nebo že se musí platit při rekonstrukci vodní plochy nebo rybníku, ale při výstavbě nového. A jestliže se tady dlouhou dobu bavíme o tom, že chceme udělat maximum pro udržení vody v krajině, pak je prostě správně, abychom nezdražovali výstavbu nových vodních ploch a nových rybníků v České republice. A nemá se tam nic platit za vynětí, protože tím naopak pomáháme krajině a pomáháme životnímu prostředí jako takovému. To se bohužel nepodařilo prosadit ve vládní novele zákona o zemědělském půdním fondu, přestože jsme to navrhovali. Ale odmítli jste to. V tomto návrhu zákona to je. Je to opoziční návrh zákona, zaplaťpánbůh za to. Ale to, co je navíc v tom senátním návrhu zákona, je, že při veřejně prospěšných stavbách by se ten poplatek také snižoval, což by znamenalo, že bude menší tlak na dotace od těch investorů, kteří staví veřejně prospěšné stavby. A prosím vás, ještě jednou: Tenhle zákon je pouze o tom, kolik bude stát vynětí. Nikoliv o tom, co kde se bude dát postavit. Děkuji. Ať můžeme dojednat tento bod. Vážené kolegyně, vážení kolegové, měla jsem pocit, že zde nebylo dostatečně řečeno, o čem budeme hlasovat. Nyní bych to proto ráda shrnula. Za rodinné domy a veřejně prospěšné stavby budeme oddělovat. Podle schválené novely sněmovní za rodinné domy se bude platit v zastavěné ploše dle bonity půdy. V senátní verzi rodinné domy v zastavěné ploše budou bez souhlasu čili bez poplatku a veřejně prospěšné stavby též. Mluvíme o ploše zastavěné. Následuje plocha zastavitelná dle územního plánu, kdy rodinné domy dle sněmovní verze za vynětí se bude platit dle bonity a senátní verze říká to samé. U veřejně prospěšných staveb se říká, že dle sněmovní verze se bude platit za vynětí dle koeficientů. To jsou ty obrovské částky, o kterých jsme zde hovořili.

To ve stručnosti ohledně rodinných domů a veřejně prospěšných staveb.

Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Není tomu tak.